Předložený návrh postupně uvedou ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, pokud bude chtít. Požádal bych pana zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Pavla Holíka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Nyní už dávám slovo ministrovi zahraničí. Prosím, pane ministře. Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, kolegové, mám dojem, že pan ministr Mládek tady není. Jedná se tedy o dohodu o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a státy střední Afriky.

Afrika se nás skutečně týká.

Možná vám připadá, že dohoda o hospodářském partnerství se státy střední Afriky není významná.

Kdo z vás to má, bych řekl.

A já si myslím, že Afrika je kontinent, kterému bude patřit budoucnost. Věřím, že bude přibývat těch zemí, které budou stabilní a které se budou rozvíjet ekonomicky i politicky. A jenom jeden takový příklad, abyste si představili.

Takže proto si myslím, že mluvit o dohodě s těmito zeměmi má smysl. A hledat způsob, jak i pomáhat stabilizovat ty režimy, pokud dokážeme najít dohody, které jsou oboustranně výhodné. Ta jednání nejsou jednoduchá, čehož důkazem je i to, že vám sice předkládám prozatímní dohodu o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a stranou střední Afrika.

Takže to je spíše taková vlaštovka, jako že to je Kamerun jako první partner, který tu dohodu podepsal. Kamerun je země, která je poměrně velmi stabilní na ty poměry. Je to země, která dokázala vytvořit systém více politických stran, a je to takový příklad pozitivně se rozvíjející africké země.